Dámy a pánové, hlasování o kvótách jasně ukázalo nebezpečí, které přináší současné nastavení rozhodovacích mechanismů v rámci Evropské unie. Vláda pana premiéra Sobotky svou podporou prohlubování procesu evropské integrace, svým nestavením se této nové praxi, tím, že se nepostavila, nechce se postavit tomuto novému precedentu, politická rizika praxe nového silového rozhodování jenom prohlubuje. Já bych si na závěr svého vystoupení dovolil připomenout ještě jednou slova pana premiéra Sobotky, který při květnové návštěvě Německa prohlásil, že evropskou integraci považuje za šťastný příběh, který je souborem nástrojů podepřených robustními institucionálními pilíři. Ovšem, říkal premiér Sobotka, život jim dáváme my; samy o sobě bez naší práce a důvěry neobstojí. Tak já ta slova beru vážně, i když to není úplně lehké, a žádám pana premiéra, aby dal život těmto svým slovům a svou prací zvýšil důvěru občanů v Evropskou unii, zvýšil důvěru tím, že bude konečně jednat v zájmu občanů České republiky. Naši lidé si nepochybně ten šťastný příběh, o kterém mluví pan premiér Sobotka, zaslouží. Toho šťastného příběhu ale dosáhneme jenom tím, že vláda využije nejbližší možné příležitosti a to by mělo být poučení z tohoto příběhu, který vůbec není šťastný, příběhu přehlasování ve věci kvót že vláda využije nejbližší příležitosti, kdy budou otevřeny smlouvy o fungování Evropské unie, a aktivně se zasadí o právní změnu postavení České republiky v rámci Evropské unie. A když mluvím o otevření smluv, změně postavení České republiky v Evropské unii, tak chci zdůraznit, že tady nevolám po happyendu našeho členství v Evropské unii, ale pro naše občany, pro Českou republiku chci takové podmínky členství v Evropské unii, které nám umožní zachovat autonomii a suverenitu v základních otázkách, které se týkají České republiky, které se týkají našich národních zájmů, které se týkají zájmů českých občanů. Vláda tyto zájmy nehájí, neříká lidem pravdu, nechová se ve věci unijní politiky zodpovědně, a tím ohrožuje naši budoucnost, ale i naše rozumné a důstojné postavení v rámci Evropské unie. Já vyzývám vládu, aby toto své jednání změnila a začala konečně hájit zájmy České republiky.

To jsou stanoviska poslaneckých klubů, ale faktické poznámky, které musím nechat proběhnout ještě předtím, je pan poslanec Fiedler, Zlatuška, Okamura, Černoch a Foldyna. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Pan předsedající správně zaregistroval, že tam byla chyba na tabuli, že já už jsem mluvil při první části této schůze, a to je právě důvod, proč jsem si vzal faktickou poznámku a chci ještě okomentovat to, za jakých okolností byla přerušena ta mimořádná schůze. Bylo to za okolností, kdy Poslanecká sněmovna hlasy poslanců vládní koalice odmítla, aby v červnu pokračovala tato schůze. Já jsem požádal, aby bylo možno jednat i po 21. hodině a toto hlasování bylo tehdejším řídícím schůze odkládáno, protahováno tak dlouho, než kvorum v Poslanecké sněmovně kleslo pod počet jedné třetiny. Jinými slovy, já to rozvedu pro občany, kteří sledují vysílání ze Sněmovny, do té doby, než přítomní poslanci vládní koalice, někteří, vytáhli své hlasovací karty, a přestože evidentně byli přítomni v Poslanecké sněmovně, tak znemožnili toto hlasování a pokračování jednání Sněmovny k této aktuální problematice. Navázal bych na slova ještě předřečníka, pana předsedy Fialy, o tom, jak koná vláda. Vláda se má zodpovídat Poslanecké sněmovně, vláda se evidentně nechtěla zodpovídat Poslanecké sněmovně, nechtěla Poslanecké sněmovně a občanům sdělit své záměry a kroky. Proto zhatila pokračování této mimořádné schůze i v červnu a já se domnívám, že tři měsíce, které se mezitím odehrály, nám budou chybět. Jediné potěšitelné je to, že vláda postupně realizuje to, co navrhovala strana Úsvit ve svých návrzích a doporučeních. Děkuji za slovo. Děkuji za dodržení času.

Myslím, že jak u pana předsedy ODS, tak u řady dalších zjevně nedošlo k tomu, že by si těch 16 stránek přečetli a podívali se na to, co tam vlastně stojí. Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Vážené dámy a pánové, vláda ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL odsouhlasila přijetí tisíců nezákonných imigrantů z nepřátelských zemí a z nepřátelských kultur, přičemž zdůrazňuji, že prvních 1500 nelegálních imigrantů se tato vláda rozhodla přijmout již v červenci, kdy ještě ani žádné kvóty nebyly, a to vše proti vůli drtivé většiny občanů České republiky. Tato vláda k těmto nevratným krokům, které způsobí do budoucna velké sociální pnutí a nárůst kriminality, nemá žádný mandát, jelikož ještě donedávna vládní představitelé říkali, že žádný problém s imigranty neexistuje a není potřeba se na něj připravovat.

Tato vláda se rozhodla vynaložit na nelegální imigranty miliardy korun na úkor našich občanů. Tato vláda by měla podat demisi, jelikož porušila svým jednáním, kdy přijala bez odporu diktát Bruselu, suverenitu naší republiky. A znovu opakuji, zcela proti vůli drtivé většiny občanů České republiky a to je velmi závažný moment. Jedná se o nevratné kroky, které ovlivní na generace další vývoj v České republice, a měli bychom v této závažné chvíli umožnit občanům, aby se závazně vyjádřili v referendu. Tento návrh jste nám, našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, tady ve Sněmovně již letos v létě třikrát zamítli. Anebo by se mělo občanům umožnit vyjádřit se v předčasných volbách. A já vás, vládo, žádám umožněte občanům demokracii, nikoli vaši diktaturu.